Další věcí jsou rezidenční místa. Jsou taktéž placena ze státního rozpočtu. I tady by mohlo dojít k problémům, pokud by nemohly být tyto prostředky vynakládány, nemohly by být navýšeny prostředky na rezidenční místa, která jsou klíčová pro placení specializačního vzdělávání mladých lékařů. A například v primární péči skutečně na rezidenčních místech závisí vzdělávání budoucích praktických lékařů. Mimo jiné se výrazně zvyšuje platba za státní pojištěnce, což velmi dobře víte, v příštím roce o 14 miliard korun.

I tady bude nesporně nutné myslet na to, že další prostředky do zdravotnictví budou muset být vynaloženy. Myslím si, že je nesporné, že bude muset být rozhodnuto o dalším navýšení platby za státní pojištěnce vzhledem k nákladům, které máme v souvislosti s covidem, a nejsou to jenom ty vakcíny. Je to samozřejmě i nadále testování, které probíhá v poměrně výrazné míře.

Opět to budou další náklady, které jsou spojeny s řešením krize kolem covidu19.

A velmi prosím, aby toto bylo zohledňováno, aby nedošlo k ohrožení nákupu vakcín, aby nedošlo k ohrožení financování projektu Chytré karantény, aby nedošlo k ohrožení financování trasování, aby nedošlo k ohrožení financování nákupu léků a podobně.

Myslím si, že naopak rezort zdravotnictví si zaslouží maximální podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Když to vezmu trošičku ze široka, tak jsme v médiích neustále přesvědčováni, že se ušetří z tohoto státního rozpočtu 78 miliard korun, že schodek se nějakým způsobem sníží, ale na druhou stranu jsem neslyšel žádného budoucího ministra, který by v jakémkoli rozhovoru řekl: Tak to bude právě můj rezort, já jako například ministryně obrany Jana Černochová říkám, že dobrovolně se vzdám 10 miliard ze svého rozpočtu, nebo pan kolega Gazdík na školství, že řekne: Ano, tak z mého se může škrtnout takováto částka. To jsem ještě neslyšel. Naopak slýchávám, že všichni budoucí ministři budou bojovat za své rezorty.

My jsme slyšeli před volbami, a možná že se tím ušetří, že se bude propouštět, pokud pětikoalice vyhraje a dá dohromady vládu, 13 % úředníků, což je zhruba přes 60 000 pracovních míst.

Každý měsíc ale budou muset rezorty žádat jednu dvanáctinu ze svých nejen mandatorních výdajů právě proto, aby každý měsíc se dohadovaly ty rezorty s Ministerstvem financí. To bych chtěl všechny důchodce ubezpečit.

Ale v čem je problém, je, že se například peníze ze státního rozpočtu třeba v krajích, a jedná se o více než 19 miliard korun, objeví třeba v březnu, v dubnu, ale v tuto chvíli díky rozpočtovému provizoriu to mohou kraje očekávat až někdy v červenci. Jak se tedy budou v rámci rozpočtového provizoria v krajských rozpočtech tady tyto peníze řešit?

U doplatku na bydlení to zas takový problém nebude, protože tam je to počítáno vždycky v místě a v čase obvyklém.